Je zájem o doplňující otázku? Paní poslankyně má zájem. Prosím, máte slovo.

Vyjednávání státního rozpočtu není u konce. Naopak, zahájili jsme, řekněme, tu velmi intenzivní fázi. Děkuji. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové. Já mám interpelaci na téma, které považuji za velmi důležité.

Takže všichni si asi uvědomujeme, jak závažný dopad tohle na děti má, když po rodinné péči skončí v ústavu.

Jestli ministerstvo zvažuje vznik registru volných pěstounů, protože takovýhle registr přechodných pěstounů spravuje Olomoucký kraj. Ale pro ty dlouhodobé, pokud vím, takový seznam nemáme. A pokud ministerstvo nezvažuje, tak by mě zajímalo proč. Já bych k tomu jenom dala poznámku, že jsme dostali jako členové výboru pro sociální politiku odpověď, že ve vztahu k dlouhodobým pěstounům ve správním řízení dnes nejsou stanoveny lhůty.

Paní ministryni poprosím o odpověď.

Děkuji, pane předsedající.

Já děkuji za odpověď.

A ještě jednou říkám, že jsem ráda, že o tom jako ministerstvo alespoň víte.

Paní ministryně odpoví.

Tak děkuji.

Ten plán je nastaven až do roku 2030.

Děkuji za odpověď. My se musíme dívat do budoucnosti.